Děkuji.

Děkuji. Děkuji.

Omlouvám se kolegům, které jsem předběhl.

V rámci té dlouhé diskuse, možná až příliš dlouhé, o daňovém balíčku tady na půdě Poslanecké sněmovny jsme slyšeli ten zásadní argument vlády, že je potřeba zdanit hazard, že je potřeba zdanit tvrdý alkohol právě z toho důvodu, aby byly finanční prostředky právě na prevenci patologických jevů, abychom právě s patologickými jevy, závislostí, bojovali. Bohužel se ovšem ukazuje, že byť daňový balíček byl schválen a prostředků do státního rozpočtu touto cestou přiteče samozřejmě více, tak se jednoznačně ukazuje, že finanční prostředky na protidrogovou politiku v České republice jsou naopak snižovány.

Tedy můj návrh je velmi jednoduchý, a to takový, že navrhujeme navýšit kapitolu Ministerstva spravedlnosti za účelem zachování programu protidrogové politiky ve výši minimálně stejné, jako byla letos, to znamená tedy konkrétně o 9 mil. korun.

Uvědomme si prosím, že právě mladiství delikventi jsou těmi, o které bychom se měli starat obzvláště, protože tady ještě ta možnost zásahu probační a mediační služby, tady ještě ta možnost resocializace a pokusu návratu těchto lidí do normálního spořádaného života je prostě výrazně žádoucí. Tedy snižovat peníze i přesto, že byl schválen ten avizovaný daňový balíček právě i s argumentací, aby se bojovalo proti závislostem a různým neduhům v této oblasti, tak snižování těchto peněz je prostě velmi nelogické v celé té vládou představované koncepci státního rozpočtu. Proto si dovoluji navrhnout, aby se v této kapitole Ministerstva spravedlnosti, stejně jako tomu bylo v loňském roce, tato částka navýšila, a to o 900 tis. korun.

To je obsah mých dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím, máte slovo.

Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí ve specifickém ukazateli ochrana přírody o částku 200 milionů korun.